A souhlasíme s tím, že i prezident republiky dal na tento zákon veto. Doteď byl počet politických náměstků na ministerstvech omezený na dva, zbytek byli takzvaní odborní náměstci.

Jak jsem říkal, tak návrh mimo jiné ruší právě ty pozice odborných náměstků. No a teď je potřeba si říct, jaký je kontext tohoto návrhu a proč to tady vládní koalice Petra Fialy takovýmto způsobem tlačí na úkor peněz pro potřebné české občany a firmy a proč vlastně za každou cenu Fialova vláda se chce přisát na ty vládní, prostě na ty veřejné penězovody za každou cenu a v podstatě tunelovat veřejné peníze na úkor českých potřebných lidí. Protože jak víme, tak v prvé řadě Piráti a hnutí STAN neuspělo v komunálních volbách. No a samozřejmě zvláště u Pirátů klesl počet uvolněných funkcí.

To, že skutečně, a to chci zdůraznit, v tom vašem návrhu zákona vy skutečně si tady prosazujete a prohlasováváte si tady neomezený počet politických náměstků, to je potřeba znovu a znovu opakovat, protože to je prostě úplně neuvěřitelné. To znamená, ten počet politických náměstků na ministerstvech může být klidně deset, patnáct, dvacet.

No, tak to se skutečně plus řidič, plus sekretariát takže my se skutečně pohybujeme tímto návrhem zákona, který si Fialova vládní pětikoalice tady protlačuje, tak se pohybujeme ve stovkách milionů korun ročně. Přitom rozpočet je kvůli vaší vládě zadlužený. To máte skoro 400 miliard, jste to dali do minusu v letošním roce. Na příští rok navrhujete rozpočtový deficit 295 miliard.

A vy si prostě tady v takovéhle situaci, kdy lidé nemají ani na základní životní potřeby a firmy krachují, tak vy si tady dáváte lukrativní politická koryta z veřejných peněz pro vaše spolustraníky. Prostě to je úplně nepřijatelný návrh. To je úplně nepřijatelný návrh a já už nevím, jak to tady mámám vládní pětikoalici vysvětlit.

No tak to je arogance tedy neuvěřitelná, protože on, který má statisíce měsíčně, a podle toho, co jsem četl v médiích, jeho manželka, na kterou převedl své zemědělské podnikání, tak ještě inkasuje milionové dotace z Evropské unie, takže oni, kteří disponují miliony, tak ještě arogantně řekne, že protože on nepotřebuje slevu na dopravu pro své děti, takže vlastně se to má zrušit všem! Takže vy na jednu stranu chcete vašim politickým spolustraníkům dát tyhlety trafiky za stamiliony korun, ale dále navrhujete například také zvyšování daní. Vy mluvíte o zvyšování daní pracujícím lidem.

Vy prostě jedete zavádět dvojí standard zdravotní péče, jak jsme také zaslechli od pana ministra Válka, ministra zdravotnictví a vicepremiéra za TOP 09, to znamená, dvojí standard zdravotní péče, neboli horší péče pro chudé a lepší pro bohatší. To je také nepřijatelný návrh pro nás.

Já se stydím za to, že je tady takováhle předsedkyně Sněmovny. To je nevídané, ta vaše arogance, opravdu.

Takže a ty komentáře, měla byste si je přečíst, abyste se začala chovat normálně, paní předsedkyně.